Další volba volební bod č. 45. Je to Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. I v tomto případě bylo vydáno a odevzdáno 176 hlasovacích lístků, kvorum tedy bylo 89.